Děkuji. Další faktická pan poslanec Chvojka. Tentokrát je to správně faktická. Konečně jsem na řadě.

Beztak pokud by měl někdo říci, jak to je, tak je to jedině Ústavní soud. Děkuji a dala se očekávat faktická poznámka. Máte slovo. A předávám řízení. Opravdu jenom krátce fakticky.

Ale to, co tady navrhujete vy, prostě právně nejde! Já jsem udělal jednu chybu na ústavněprávním výboru, že jsem si ty analýzy přečetl až po tom výboru. To se přiznávám, to jsem udělal velkou chybu. Ale vy děláte chybu ještě větší, že jste si je nepřečetli doteď! Nyní faktická poznámka pana předsedy Stanjury. Já vím, že to je pořád dokola opakování těch argumentů, ale přesto. Vzpomínám si, když tady paní ministryně financí říkala, já mám analýzu k tomu, jak ty restituce jsou předražené, a posléze řekla, že to byla jenom ústní informace a že se s námi o tu analýzu podělit nemůže. Nic neexistuje! Říkám, pomíjím tu základní věc, že prolamujete jistoty právního řádu.

Podívejme se, kdo navrhl ten zákon. Čí je to návrh?

Jeďte se do těch klášterů podívat. Zajeďte si tam!

Pane předsedo, já si vyprošuji takovou poznámku! Jednací řád platí pro každého bez rozdílu politických stran. Nyní faktická poznámka kolegy Benešíka, poté pan kolega Mašek a další tři. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, zaznívá tady slovo revize, ale k té revizi potřebujete nějaké dokumenty, nějakou analýzu, a tu jsme právě nedostali. Bavíme se tady o tom, že stačí použít selský rozum. To je pravda, možná někdy stačí. A ještě řeknu jednu věc.

Mnozí říkají, že to je symbol české státnosti.

Děkuji za slovo.

Takže tam vidím opravdu velký problém. A nyní k panu Stanjurovi prostřednictvím pana předsedajícího. Takže naturálně bylo vydáno 56 % majetku církvím a 44 % majetku církvím bylo řekněme refundováno nebo proplaceno.

A to je ten velký problém.

A já nevím, co ty komise, které tady jednaly před tím rokem 2012, kterých se účastnil pan Kalousek prostřednictvím pana předsedajícího, o jakých číslech tam mluvili, z čeho to dovozovali a z čeho vycházeli.

Dobrý den. Když se podíváte, tak já jsem v prvním čtení, když se hlasovalo o zamítnutí tohoto návrhu zákona, zdržel, protože jsem očekával, že když tady byly slíbeny nějaké analýzy, tak že nám tedy v tom druhém čtení budou předloženy.